Takže já myslím, že to jsou všechna známá fakta.

Ne že by nebyla pravdivá. Přijmu jeho tezi, nebudu zkoumat a bude to statické číslo, že ta opatření, která byla přijata na tři roky, přinesla 26 mld. korun ročně.

Takhle jednoduché to je. My jediné navrhujeme, abychom peníze nechali daňovým poplatníkům díky tomu, že se změnila ekonomická situace, ekonomice se daří, daňoví poplatníci platí víc a víc daní.

To je přece legitimní debata. Bylo by to v zásadě spravedlivé.

To je skutečně jednoduché. Na takovou debatu jsme připraveni a bavme se o parametrech. Nevěděli byste ty informace. A to nepotřebujete! Nyní pan kolega Kalousek, také faktická poznámka. A poté faktická poznámka poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Ale teď jsem přece jenom chtěl vystoupit, abych protestoval proti tomu, co řekl pan ministr. Ano, my jsme za určitých podmínek, kdy jsme byli ve vládě, schválili velmi nepopulární opatření, které nás stálo velké politické náklady, časově omezené na tři roky.

Vy, vaši koaliční partneři, jste tohle opatření označovali za zločinné. Tu kritiku já pokládám za legitimní.

Vy to od těch lidí vybíráte doteď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, budu prostřednictvím předsedajícího reagovat na pana kolegu Stanjuru. To přece není o daňových výnosech, když všichni tady tvrdí, že oni ty daně platí. To je věc jedna.

Podle toho se bude posuzovat výkon toho podnikatele, jestli má více než 250 tisíc, nebo nemá. Takže to je v podstatě první krok a to by měli vítat. Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Stanjury. Poté faktická poznámka pana zpravodaje.

Každý občan.

Ale vy můžete. Tomu skutečně nerozumím. Četl jste ten paragraf? Nic takového tam není! Děkuji. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje. Kolega Votava má slovo.

Vy neustále říkáte, že jsme vlastně okradli lidi, když jsme zrušili JIM, a tím pádem tedy...

To byste nebrali lidem prachy? Právě, došlo by k nárůstu, ke zvýšení daně z přidané hodnoty ze základních životních potřeb. Nyní dvě faktické poznámky, kolegy Kalouska a Stanjury.

Ale v té diskusi je to možná srozumitelnější. Počítejme spolu, pane předsedo rozpočtového výboru prostřednictvím pana předsedajícího.

Ale nic takového já nebudu navrhovat, protože chápu, že to je proti vaší filozofii. Já vlastně svým návrhem, který tady přednesu, vycházím vstříc kritice sociální demokracie. Já to chci vrátit do toho stavu, jehož změnu jste kritizovali. Jestli vaše kritika byla vážně myšlená, tak to nemůžete nepodpořit. Jestli byla pokrytecká, tak to necháte v tom stavu, jehož dosažení jste podrobovali vášnivé kritice, a říkali jste, že za všechno může Kalousek.